Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní pan poslanec Lubomír Volný, také s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající.

To není naše role prosím vás. Kdo jsme my, abychom říkali občanům, jací mají být? Občané mají říkat nám, jací máme být my, a ne my občanům. A druhá věc. Ten ideologický bod 4, se kterým my máme poměrně zásadní problém, je ten, že se tady zase opět jako takový vyděračský moment používá slovo jako mír a stabilita a další ničivé konflikty apod. Pojďme si upřímně říci, že Evropská unie nevznikla jako politický projekt, ale jako byznys plán. Evropská unie je postavena na základech společnosti pro uhlí a ocel, což byl soukromý byznys plán těch nejbohatších z bohatých po druhé světové válce v Evropě. Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. K svému předřečníku vaším prostřednictvím. To bylo totiž to, proč vznikla Evropská unie: aby se předcházelo válkám, aby se Evropa vyhnula zkušenosti první a druhé světové války. To byl ten původní důvod, proč vznikla Evropská unie.

Přistupujme k projektu Evropské unie s pokorou, protože to je ten důvod, proč se evropské státy spojily.

Myslím si, že nikdo z nás není tak mladý, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, aby mohl tvrdit, že ví, co si mysleli a co plánovali lidé, kteří zakládali společenství pro uhlí a ocel. Můžeme spolu ideologicky pouze nesouhlasit, vy si budete tvrdit to, co chcete vy, já na to mám úplně jiný názor.

Prostě Evropská unie není boží dobro seslané na tuto planetu. A neříkejte mi, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, čemu se mám s pokorou klanět. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče. Ohledně vzniku Evropské unie nevycházím z vlastních domněnek, stačí, když si, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, o tom něco přečtete. Přečtete si fakta, z kterých to vychází. Děkuji. Teď tedy závěrečné slovo navrhovatele. Prosím, pan předseda Benešík. Vážený pane místopředsedo, technicky, protože tady byly poznámky k tomu, že Sněmovna pořádně neví, o čem hlasuje, jak už tady zaznělo, ten tisk je samozřejmě veřejně dostupný, máte ho k dispozici. Pokud by tady byla potřeba, nevím, jestli si některý pan předseda klubu vezme krátkou přestávku na to, abyste se byli ještě schopni s tím usnesením, které bylo dlouhé, seznámit.

Osobně si myslím, že člověk, který chce být aktivním občanem, by měl třeba vědět, jaké jsou kompetence krajů, obcí, nebo potom, co může a co nemůže Senát nebo Poslanecká sněmovna.

Použil se ekonomický nástroj k tomu, aby se dosáhlo politického cíle, což bylo zajištění stability a míru. To, že ten mír v té Evropě, která patří do Evropské unie, máme, je prostě fakt. My se můžeme přít politicky o to, co si myslíme o důvodech vzniku, každopádně ten účel byl splněn.

Je návrh na hlasování po jednotlivých bodech.

Tak první bod.